Jediné, čeho jsme se dočkali pokud jsem dobře sledoval sdělovací prostředky že se pan premiér vyjádřil v tom smyslu, že připustil, že ta kampaň Braňme Česko, která mě vyprovokovala, asi nebyla úplně šťastná a že ta kampaň o tom, že udávání není práskačství, že to nebyl nejlepší nápad.

Ale tak to prostě není.

Ale oni to zase už naprostým způsobem přehnali a na základě nějaké vágní definice o škodlivém obsahu mají obrovský prostor pro správní rozhodnutí a případné zakázání například internetových příspěvků a vůbec omezení svobody slova. Mají to špatně.

Já se znovu ptám, co to je, podnět? Já bych byl proto rád, kdybychom se skutečně tomuto bodu věnovali. Je to důležitá věc. Myslím, že si to zaslouží parlamentní diskusi a nemáme zase tolik extrémně důležitých zákonů, že by se pro to nenašla chvilka. No, tak těch pět minut jsem vyčerpal.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Děkuji.

Děkuji za vstřícnost. Takže, dámy a pánové, konzistentně se svými vystoupeními není to nic nového bych vás požádal o podporu dvou návrhů.

Vím, že vás to otravuje.

Já jsem si tady tentokrát pro vás připravil takovou brožurku, kterou vydala městská část Praha 1 Chci se v klidu vyspat.

Omlouvám se za to, že mimopražské to tak nezajímá, ale řešili jsme tady v minulosti i třeba taxikáře, směnárny a podobně, také to byla záležitost Prahy.

Dostává se pak do problémů, že se chtěl vyhnout soudu, u soudu stejně skončil a umí obhajovat rozhodnutí mimosoudního orgánu neskonale hůř než ten samotný mimosoudní orgán.

Zároveň tedy připomenu a odvolávám se i na současnou vládu, která k tomuto návrhu dávala souhlasné stanovisko.

Zase víc než dvacet minut skutečně tím nezabereme.

Ale pomůžeme tím spotřebitelům a je to skutečně užitečná věc, na kterou vaše vláda dala souhlasné stanovisko. Není to žádná zdržovačka. Zabere to evidentně méně času než schválení programu, ale pomůžeme tím celé řadě lidí.

Nyní vystoupí pan poslanec Robert Králíček, připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.